Slíbil jsem věcnou argumentaci. Takže proti rozšíření já jsem úplně jednoznačně proti rozšíření osobní působnosti zákona o anonymní oznámení a první můj důvod, ač jsem právníkem, není právně hodnotový, a já ho uvedu řečnickou otázkou.

Anonymů se nezbavíme.

Pro mě úplně nepochopitelné. To je ten první, hodnotový argument. Druhý argument právní. Jádrem zákona je mimo jiné zákaz jakýchkoliv odvetných opatření, a nejen proti oznamovateli samotnému, ale kdo máte ten návrh zákona načtený, tak víte, že ta ochrana se vztahuje na hrozně široký okruh osob, kromě oznamovatele samotného na jeho osoby blízké, na jeho firmy, ve kterých je osobou ovládající, na jeho kolegy, na jeho případné zaměstnance, na opravdu široký okruh osob. Tak co je za právní logiku, že voláme po anonymních oznámeních, když jedním z jádrových prvků zákona je zákaz před jakýmikoliv odvetnými opatřeními?

I po zúžení o soukromé subjekty, což jsem rád, že o rozšíření na soukromé subjekty snad už nikdo neuvažuje, aspoň chci tomu věřit, tak prosím vás, řada z nás tady působí v samosprávě. Já jsem teď začal čtvrté volební období jako řadový zastupitel obce.

Na všechny tyto subjekty my házíme tu nemalou byrokracii, která je s evidencí oznámení spojena. Tak prosím vás, nedělejme to! Čísla z důvodové zprávy, která se týkají Ministerstva spravedlnosti, máte v důvodové zprávě. Jenom na Ministerstvu spravedlnosti ukázka, co se stane.

Co se týká věcné působnosti zákona a rozšíření na přestupky, tady to budou v zásadě pouze právní argumenty. První: prosím vás, i přestupky mají skutkové podstaty. Jestli se domníváme, že někomu zjednodušíme, a teď se na to snažím koukat očima oznamovatele, ale i očima konkrétních zaměstnanců veřejných institucí nebo soukromých institucí, kteří budou posuzovat důvodnost zákona, i přestupky mají skutkové podstaty.

Ale pokud tam zahrneme přestupky, ten oznamovatel nemůže napsat cokoliv, on to oznámení musí pasovat do některé ze skutkových podstat přestupků.

Úprava přestupků: neexistuje žádné oficiální číslo, já jsem o tom diskutoval s panem náměstkem ze spravedlnosti a neexistuje žádné konkrétní číslo. Já jsem se pokusil, protože máme už v dnešní době spoustu právních informačních systémů, dohledat, v kolika právních předpisech, zákonech této země máme skutkové podstaty přestupků. Zákonů, které upravují přestupky v této zemi, je zhruba 290 až 340.

Chybné a teď zdůrazňuju, i nedbalostně chybné, tam není znak skutkové podstaty úmyslného zavinění takže i nedbalostně chybné posouzení důvodnosti oznámení ze strany konkrétního zaměstnance bude přestupkem, za který konkrétní zaměstnanec, ne nikdo z nás, ne nikdo z těch neziskových organizací, kterých si vážím, ale které nám tuto nesprávnost navrhují, tak bude moci být potrestán za přestupek, že chybně nebo vadně, nesprávně posoudil důvodnost podaného oznámení.

Děkuju mnohokrát. Děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Toto vnímáme jako pozitivní protikorupční opatření a rozhodně toto podporujeme.